Slíbila jsem, že budu stručná, proto vás, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím o podporu tohoto návrhu.

Děkuji za slovo.

Po odůvodnění náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Kateřiny Jirkové, zpravodajské zprávě poslankyně Jany Pastuchové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Já z důvodu zkrácení nebudu číst ty pozměňovací návrhy, protože je máte, jak bylo řečeno, vloženy v systému. Budu tedy pokračovat.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 Děkuji paní zpravodajce a otevírám rozpravu.

Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Takže tady představuji pozměňovací návrh, který je podle mě opravdu jenom technický.

Budu velice ráda za zvážení. Myslíme si, že to je taková oprava drobné věci týkající se administrace, té správy dávek. Opět, už jsem dneska jednou tady chválila paní ministryni, ještě ji pochválím podruhé, protože došlo z jejího rozhodnutí už k navyšování těchto částek, ale prostě aby se pravidelně zohledňovala inflace, to, jak rostou ceny potravin a spotřebního koše, tak aby se to pravidelně projevovalo v životním a existenčním minimu, pokud možno hlavně životním. Tak to je jenom takhle stručný apel a prosba a děkuji za zvážení toho pozměňovacího návrhu.

Prosím, máte slovo. Já vám představím pozměňovací návrh paní kolegyně Pastuchové a svůj. Návrhem zákona se zvyšuje přídavek na dítě ze systému státní sociální podpory o 26 %. Tím se vyrovnává hodnotový propad, ke kterému došlo vlivem inflace.

Dále se navrhuje zvýšení koeficientu určujícího maximální hranici příjmu rodiny, do kterého náleží nezaopatřenému dítěti přídavek na dítě.

Počet dětí podpořených touto dávkou se zvýší na 14 %. Důvody, které byly uváděny pro koeficient vyšší než 3násobek životního minima, nejsou relevantní. Není pravdou, že by se o od roku 2008 částky přídavků na děti nezvyšovaly.

Děkuji vám za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás krátce seznámila se stanoviskem klubu SPD a také vám představila pozměňovací návrhy, které za SPD předkládám. Podpora rodin s dětmi je jednou z hlavních dlouhodobých programových priorit našeho hnutí, proto podporujeme i všechny pozitivní úpravy v nastavení přídavku na dítě, v prvé řadě návrh na zvýšení hranice příjmu pro vznik nároku na tento přídavek na 3,4násobek životního minima rodiny, a to hlavně z toho důvodu, že nyní na tento přídavek, příspěvek prakticky vůbec nedosáhnou rodiče pracující na plné zaměstnanecké úvazky anebo rodiče živnostníci s měsíčními příjmy nad 15 tisíc korun. Podporujeme i zvýšení samotné částky příspěvku na dítě jako takového, ale oproti vládní předloze preferujeme jeho jinou podobu, která více bonifikuje pracující rodiče. Proto podávám pozměňovací návrh, který by skupině rodičů, která má nárok na zvýšenou výměru přídavku na dítě, tuto dávku státní sociální podpory zvýšil ještě o dalších 200 korun měsíčně.